Česká republika, dá se říct, za tímto příliš nezaostává. Přesto jak pan ministr hovořil o drobných úpravách, tak si dovolím připojit ještě jednu. Současná praxe umožňuje orgánům činným v trestním řízení na všech úrovních postupovat v případě zvlášť zranitelných obětí trestných činů, jakými jsou děti, ale i senioři a další skupiny, ve zvláštním režimu včetně poskytování informací tak, aby se předcházelo sekundární viktimizaci, to znamená druhotnému poškození.

Pozměňovací návrh proto směřuje k tomu, aby zejména ty zvlášť zranitelné oběti, jak jsem říkala, děti, senioři, ale jsou prostě i další skupiny, kterých se toto týká, aby jejich práva byla naplněna bez ohledu na to, zda o ně žádaly. Není tedy garancí státu, že bude zajištěno její důstojné postavení a její bezpečnost. Takže proto tento můj návrh. Děkuji. Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Válková. Prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji vám. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu a uděluji slovo paní poslankyni Peckové. Nyní paní poslankyně Válková. Prosím.